Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že vláda předložila tento návrh zákona do Poslanecké sněmovny.

Já jsem se byl osobně podívat i na zastupitelstvu Prahy 1, bavil jsem se tam se zastupiteli a oni na mě apelovali, že to není jejich věc, že to má řešit legislativa, že oni s tím dělat nic nemůžou, a ocenili, že konečně tedy parlament se tomu začal věnovat. Také jsem to navrhoval na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které má legislativní iniciativu, ale bohužel ty zákony, které předkládají kraje, tedy nemají úplně velkou vážnost.

A tak to bohužel ve společnosti bude.

Když tam přijde turista, dá tam 10 eur, dostane za to 160 korun.

Ti směnárníci zkrátka nechtějí vrátit žádné peníze, ačkoliv ten člověk si toho třeba všimne hned, a když si toho všimne za několik hodin, tak to už nemá šanci vůbec žádnou.

Také očekávají, směnárenská činnost je formou finanční činnosti, která je přísně regulována a je pod dohledem národní banky, ale přece dohled národní banky nemůže spočívat jenom v tom, že kontrolují nějaké formální oznámení, když všichni víme, že tam ve skutečnosti turisty okrádají.

Například když jsem do jiné směnárny přišel, tak mi tam dali odlišný kurz, než který dali turistům, kteří tam byli hned přede mnou, a to jsem nemusel vůbec nic říkat. To znamená, dávají tam kurz podle toho, jakým jazykem ten člověk mluví, jak se jim to pozdává. Chápu, že má existovat nějaká smluvní volnost, to samozřejmě já mám rád svobodný trh, ale v okamžiku, kdy to je primárně postaveno na využívání cizího omylu, tak využívání cizího omylu máme my v trestním zákoníku kvalifikováno jako podvod. Takže je super, že to konečně řešíme.

Poslední věc, kterou jsem chtěl říci, že bychom byli rádi, aby už turisté, až sem přijedou na zimní sezónu, na Štědrý den apod., se nemuseli potýkat s tím, že budou třeba na Štědrý den nebo v předvánoční adventní době okradeni směnárníky, tak si myslím, že by bylo seriózní, abychom vyšli vstříc i hlavnímu městu Praze, městské části Praha 1, a abychom zkrátili dobu na projednání tohoto návrhu zákona tu dobu 30 dnů, to znamená tu, která nejde zavetovat.

Já také děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v obecné rozpravě.

Takže prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem si také zkusil směnit peníze v Praze. Potvrzuji to, co tady zaznělo.

Takže to je právě ta velká rozdílovka. Myslím si, že je nejvyšší čas, a také bych podpořil to, pokud to nebude technicky příliš náročné, abychom projednání tohoto zákona zkrátili na co nejkratší dobu a abychom v ČR, zejména v Praze, si nedělali sami ostudu takovýmto hanebným jednáním směnárníků.

Čili přimlouvám se za to, abychom byli co nejrychlejší.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, slavíme dnes výročí. Je to pět měsíců od chvíle, kdy Sněmovna zamítla hlasy poslanců ANO a SPD návrh zákona o směnárenské činnosti, který řešil to samé. Řešil to stejným způsobem.